Druhá věc. Odhadem jste měli více než sto faktických poznámek, to jsou tři hodiny. Nechápu, že nepustíte své řečníky s přednostním právem vy sami. K panu poslanci Babišovi chci říct, že se mýlí, mě to mrzí. Kdyby měl pravdu, že je to problém 19 miliard, tak je to problém těžký, ale řešitelný.

Kdyby to bylo jednorázové, tak by to bylo sice bolestivé, těžké, ale bylo by to mnohem jednodušší řešení.

Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Balaštíková, připraví se pan poslanec Vondráček. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych také chtěla, aby zaznělo na mikrofon, že mi nebylo umožněno podat protinávrh ani vystoupit.

A teď se musím opravdu znovu vymezit, a velmi adresně, protože to, co ona předvádí, je úplně mimo realitu a já si nepředstavuji, že čelný představitel naší země se takto chová, takovým způsobem se chová k ostatním kolegům. A opravdu, jak to řekl můj kolega Richard Brabec, přestala být mojí předsedkyní Poslanecké sněmovny. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

A opravdu, tohle není jenom nějaké hlasování po cestě k druhému a třetímu čtení.

Děkuji, paní předsedající.

Zajímalo by mě, podle čeho budeme příště vybírat. Děkuju. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení ministři, zareagoval bych tady jednak na pana ministra financí, vaším prostřednictvím, protože samozřejmě 15 miliard sem, 15 miliard tam, ano, nyní by se to našlo, příští rok třeba ne, nicméně my se tady pořád vyhýbáme tomu systémovému řešení, a to systémové řešení je, aby vláda konečně snížila tu obrovskou inflaci, protože ta spustila tento přidávací mechanismus nebo valorizační mechanismus tak, aby ti důchodci skutečně byli schopni pokrývat své potřeby, protože oni nemají možnost si někde přivydělat v Kolbence nebo něco podobného v případě, že jejich věk přesahuje sedmdesát let a podobně.

Tehdy také legitimně naprosto se chytili moci komunisté a také jeden liberálně smýšlející politik v Německu malíř pokojů.

Také to byli regulérně ve svobodných volbách zvolení politici, ale začali dělat přesně tady ty věci, které vy děláte, takže měli byste se opravdu zamyslet. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, i já musím konstatovat, že mi nebylo umožněno vznést protinávrh k době hlasování, ač jsem ho chtěl podat, a dále mi nebylo umožněno vznést argumenty, jestli trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze.

Děkuji, pane poslanče.